Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já se chci zásadně ohradit, protože vzhledem ke stavu Ministerstva financí, které je v rozkladu díky personálním čistkám... No asi je vám to k smíchu, samozřejmě.